Takže můžeme pokračovat.

Myslím, že není možné, abychom pokračovali dál, dokud například nebudete mít přístup k řečnickému pultu. Prosím pokračujte. Děkuji za slovo. Takže poprosím v rychlosti, pokud by bylo možno revokovat předchozí usnesení, vrátit se k hlasování procedury, odhlasovat si proceduru, že budeme hlasovat v první řadě blok pod písmenem E, dále blok pod písmenem C a nakonec blok pod písmenem D, s čímž souhlasí všichni zástupci předkladatelů. Je zde návrh na revokaci hlasování ve věci procedury.

To je myslím srozumitelné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh jsme přijali a znamená to, že budeme znova hlasovat o návrhu procedury. A prosím ještě jednou pana zpravodaje, aby nevznikaly nejasnosti. Návrh na zamítnutí zákona máme za sebou.

Dále pod písmenem B pozměňovací návrh pana poslance Krejzy.

Ano, tento návrh je srozumitelný, nicméně s přednostním právem pan předseda Kalousek. Máte slovo. Děkuji, je srozumitelný a já s tím nemohu souhlasit.

A o těch už jsme hlasovali.

Já vám hned odpovím, pane předsedo. Nemusíme nic hlasovat, protože můžeme o zákonech ve třetím čtení hlasovat do 14. hodiny podle jednacího řádu.

Tak to je dobrá zpráva. Prosím pana zpravodaje, aby reagoval na námitku pana předsedy Kalouska.

A navrhuji, abychom revokovali i tato usnesení a dodrželi si tu proceduru, kterou jsme si teď v předchozím hlasování odsouhlasili. Pan předseda Stanjura.

Protože revokaci nemůže navrhnout ten, kdo hlasoval proti.

Děkuji, pane předsedo. Skutečně je to tak. Návrh na revokaci může přednést pouze ten, kdo hlasoval pro. V tom případě tak, jak jste to nyní přednesl, je toto ustanovení jednacího řádu dodrženo. Zaznamenal jsem návrh, abychom o revokaci hlasovali jedním hlasováním. Ptám se, zda je proti tomu námitka. Je proti tomu námitka pana předsedy Poslanecké sněmovny. V takovém případě budeme hlasovat jednotlivě.

Nebo nemusíte, já provedu tu revokaci. Takže nejprve budeme hlasovat o revokaci usnesení, kterým jsme schvalovali pozměňovací návrhy pod písmenem A. Zahajuji hlasování. Kdo je pro revokaci?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Podle mých poznámek jsme provedli nyní revokaci procedury, provedli jsme revokaci návrhů, které byly odhlasovány, a schválili jsme novou proceduru. Takže nyní můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích v souladu se schválenou procedurou. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko navrhovatelky? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je nedoporučuje. Stanovisko navrhovatelky? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?